Věřím, že vždycky v dobré víře, ale výsledkem je to, že postupy v jednotlivých oblastech se opravdu mohou lišit a v podstatě není zajištěna možnost centrálního řízení celého toho státu, celé té služby. Za normálních okolností to asi není tak moc potřeba, v současné situaci to vidím jako něco, co nás potenciálně ohrožuje. Dochází mimo jiné k rozdílnému výkladu třeba i povinností vyplývajících z právních předpisů, k odlišnému způsobu správního trestání nebo nařizování atd. Ministerstvo zdravotnictví si je těchto rozdílů vědomo. V případě zvládání té epidemie se ani po několika měsících efektivně nedaří uvést postupy na jednotnou úroveň, to znovu říkám, že to tak prostě je. A v podstatě to, že se nějakým způsobem nakonec podařilo jednotně řídit celý ten systém alespoň dostatečně efektivně, je dáno spoustou struktur, které byly vybudovány paralelně. To není kritika na hygienické stanice. To je jenom popis stávajícího stavu.

A z těchto důvodů, a jenom z těchto důvodů, ten návrh počítá s vytvořením ústředního orgánu. Bude to prostě vztah mezi nadřízeným a podřízeným, což opět nemyslím nijak jako zle, ale je to jenom popis té události, která je nezbytně nutná v tom krizovém stavu. A myslím si, že tedy nejenom v krizovém stavu. A znovu ještě jenom zdůrazňuji, a říkal jsem to už několikrát, že není cílem třeba kohokoliv propustit nebo provést nějaké zásadní restrukturalizace v těch pracovních místech, ale zajistit, aby bylo umožněno centrální řízení celého toho systému napříč republikou. Vnitřní struktura rozložení těch územních pracovišť, jejich obsazení, systematizace bude právě odpovědností toho ředitele, a vedle státní hygienické služby potom svoji dozorovou pravomoc bude mít samozřejmě hlavní hygienik, který bude podřízený ministru zdravotnictví.

Já děkuji panu ministrovi za první část odpovědi. Ale nezazněly tam ty klíčové věci.

Jen velmi krátce.

Tak děkuji.

Nicméně mi dovolte toto téma znovu otevřít i v souvislosti s tím, jak například svoji připravenost veřejně prezentuje sousední Německo. Protože ministr zdravotnictví Spolkové republiky Německo vyzval tento týden jednotlivé spolkové země, aby dokončily výstavbu očkovacích center už k 15. prosinci. Německo je připraveno očkovat od poloviny prosince, což znamená, že první občané Spolkové republiky budou proočkováni v polovině ledna.

V této souvislosti se vás tedy ptám, dle jakého vakcinačního plánu hodlá postupovat Česká republika. Zde upozorňuji, že i kdybychom byli mnohem méně ambiciózní než Německo a naším plánem bylo naočkovat 60 % obyvatel v následujícím půlroce, každého dvěma dávkami, je třeba naočkovat poměrně půl milionu lidí každý týden. Vzhledem k tomu, že program bude nějakou dobu nabíhat, účinnost vakcíny navíc není sto procent a každý den nepřijde stejný počet lidí, je třeba vytvořit kapacity pro očkování přibližně 750 tisíc lidí týdně.

A v případě, že není žádné konkrétní řešení, které jsem zde zmiňoval, poprosím tedy o vysvětlení. Dopovím větu. Děkuji. Snažme se dodržovat čas určený na položení otázky. Děkuji, pane předsedající.

To, co bude základem těch očkovacích center, je, tak jako je tomu i při tom testování, páteřní síť nemocnic a ordinace praktických lékařů. S obojími jsme už hovořili.

Všechno bude připraveno takovým způsobem, abychom paralelně nezatěžovali dvěma rozdílnými věcmi. Pokud se týká logistiky, tak víme všichni, že vakcínu od firmy Pfizer logisticky zajišťuje i ten vlastní dodavatel, resp. výrobce. Německo má strategii trochu jinou.

Bude pravděpodobně postupovat trochu jiným způsobem.